Není.

Přece není normální, že všechny okolní státy to dělají.

Máte na to peníze, neříkejte, že ne, veřejné rozpočty máme skvělé.

Teď pohonné hmoty.

A teď bych chtěl, abyste se dobře soustředili, naše nová vládo.